Tak, děkuji za dodržení času.

Děkuji, vážený pane předsedo. Mě inspiroval předřečník tím, jak dělí v podstatě tady tu politickou scénu na hodné a na zlé. Koaliční vláda v uvozovkách je zde ta zlá samozřejmě, je reprezentována ministrem financí a hází živnostníkům a podnikatelům klacky pod nohy.

Velmi zjednodušeně řečeno: sazba daní z příjmů byla podnikatelům čili i živnostníkům, těm úspěšným, zvýšena o takzvanou solidární daň ve výši 7 % z částky nad 1,2 mil. korun. Zase velmi zjednodušeně, že úspěch podnikatele a živnostníka byl sankcionován zvýšením daní v celkové výši 8 % nárůstu daní. To platí doposud, byť se to posléze ruší. A co udělala koaliční vláda za ten minulý rok?

A zase velmi stručně, všichni máme podkladové zprávy.

To nemůžete, pane poslanče. Tak, nyní pak kolega Plzák, také faktická poznámka. Pan poslanec Plzák už běží. Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych měl takovou faktickou poznámku k projevu pana předsedy Fialy. Já jsem se to snažil poslouchat jako občan, který nejde do nějakých podrobností a zajímají ho ty obecné, hrubé argumenty. A já vám samozřejmě nemohu radit, vy můžete argumentovat před veřejností, jak chcete. Jaký živnostník bude krachovat? Proč by měl krachovat živnostník, který nebude mít žádné velké náklady s tím pořízením a platí normálně daně, odvádí všechno, přiznává příjmy, no tak asi ten by neměl důvod přeci krachovat. A já si myslím, že ta veřejnost řekne, no tak tento argument kulhá, tyto živnostníky my opravdu asi nepotřebujeme. Děkuji i za dodržení času. Nyní paní poslankyně Jana Lorencová k faktické poznámce, připraví se pan poslanec Chalupa také k faktické poznámce. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Skutečně požádám sněmovnu o klid.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Dokonce jsme napadáni, že tady připravíme o práci tisíce, tisíce živnostníků.

Děkuji paní poslankyni Lorencové i za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Chalupa, připraví se pan poslanec Nykl, také k faktickým poznámkám. Dobré dopoledne, vážený pane předsedo, vážení členové vlády, vážení kolegové. Mě vyprovokovaly zase tady ty zmínky z pravé strany o tom, jaká to je korupční záležitost apod.